První pozměňovací návrh.

Zdůvodnění. Výdaje Státního ústavu pro jadernou bezpečnost jsou nedostatečné, potřeby jsou kryté z nevyčerpaných prostředků ze schválených projektů, které se z různých důvodů opozdily. Proto při realizaci těchto často i smluvně uzavřených projektů budou na další nezbytné výdaje organizace tyto prostředky chybět.

Pozměňovací návrh číslo dvě. Kapitola 374 Správa státních hmotných rezerv.

Zdůvodnění. Mezinárodní situace se poslední roky velmi rychle zhoršuje. Na tuto skutečnost musí naše republika reagovat dostatečnými zásobami strategických surovin a produktů. Vyspělé země mají zásoby ropy a ropných produktů na 120 dnů.

Rozumné a postupné navyšování strategických zásob a modernizace pohotovostních zásob by měly být prioritou vlády. Například zdroje nočního vidění pro noční osvětlení jsou značně zastaralé a dávno překonané z hlediska efektivity i spolehlivosti. Nákup ropných produktů je při současné nízké ceně ekonomicky výhodný a může přinést v budoucnu příjmy při zpětném odprodeji. Další návrh.

Odůvodnění.

Tento postup zásadním způsobem mění dlouhodobě osvědčené finanční toky a převládají tam negativa. Důvodem, proč nevést investiční prostředky poskytované fondu prostřednictvím programového financování lze zahrnout do následujících bodů. Velmi se omlouvám. Prosím, pane předsedo. Za prvé.

Za čtvrté.

Za páté.

Za šesté.

Za další.

Za další.

A za poslední.

Tolik návrh číslo tři. A návrh číslo čtyři.

Pozměňovací návrh Drážní úřad.

Tuto částku navrhuji navýšit na úkor položky na údržbu silnic, a to následovně.

Alespoň tak vystupovali na hospodářském výboru jeho zástupci.